Děkuji za slovo. Je to návrh, který vzešel z kulatého stolu a který obsahuje principy, na kterých se, myslím, všichni shodneme, aby nemohlo docházet k politizaci státního zastupitelství. Čili obsahuje principy neodvolatelnosti nejvyššího státního zástupce jinak než v kárném řízení, funkční období a přechodná období, která jsou potřebná k zavedení funkčních období státních zástupců. Je to návrh, který byl předložen samostatně, nicméně vzhledem k tomu, že nyní projednáváme zákon o státním zastupitelství, a vzhledem k tomu, že vláda dosud neschválila vlastní verzi zákona o státním zastupitelství, tak ho sem předkládám jako pozměňovací návrh. Děkuji. V tuto chvíli nemám dalších přihlášek do obecné rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Je zřejmé, že jsme to stihli i bez prodloužení. Já za to všem děkuji. Končím tento bod a také končím dnešní jednací den.